A ta druhá odpověď je směrem k paní předsedkyni Němcové, kde chci zmínit jednu důležitou věc. Ona pojala svůj projev skutečně na základě názvu zákona, jehož plné znění je zákon o ochraně zvířat proti týrání. Nicméně použijili dikci přímo z odstavce, kterým se zabýváme, a zmíním své důvody a důvody řady předkladatelů, a zmíním je už z projevu v prvním či druhém čtení, tak jsme upozorňovali na to, že cituji jako navrhovatelé zákona jsme byli vedeni přesvědčením, že na zabíjení zvířat pro kožešiny neexistuje v České republice důležitý lidský zájem.

Co se týče dotazu na zákaz dovozu, ten samozřejmě aktuálně nenavrhujeme. Jen chci připomenout, že náš vztah ke zvířatům se nějak vyvíjí. V Česku i na úrovni Evropy jednotlivé státy například zakázaly pokusy na zvířatech, co se týče kosmetiky, pak přišel zákaz v celé Evropě.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, poté paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče.

A tento zákon tady v této oblasti, v oblasti přístupu ke zvířatům, nepochybně znamená posun, který nastavením obecných zásad lidského přístupu ke světu kolem nás posouvá dopředu.

Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Jako další má faktickou poznámku přihlášenu paní poslankyně Němcová, připraví se pan poslanec Benešík, paní poslankyně Hnyková a další. Máte slovo, paní poslankyně.

Zda jste zasáhli, když jste toho byli svědky. Já vám děkuji. Požádám ctěnou Sněmovnu o ztišení. Nyní pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Hnyková. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Na pana poslance Zlatušku vaším prostřednictvím. Já jsem pochopil reakci pana místopředsedy Bartoška jako reakci na výzvu, resp. postesk pana poslance Chalupy. On prostě reagoval na něj. Pan poslanec Chalupa volal, nebo apeloval na to, abychom stejnou energii vyvinuli, tak jak vyvíjíme, a naprosto správně, ohledně boje proti týrání zvířat, i ohledně boje proti týrání dětí. Čili podle mého názoru reakce pana poslance Bartoška byla naprosto adekvátní a reagovala na poslance klubu hnutí ANO, do kterého patří pan Zlatuška. Má reakce byla na celkově probíhající rozpravu. Nyní paní poslankyně Hnyková. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom chtěla podpořit pana kolegu Bartoška.

Já si pořád cením lidského života jako toho nejdůležitějšího, cením si i života toho zvířete.

Přesto v závěru bych chtěla podpořit pana kolegu Bartoška a doufám, že se tato novela ještě dostane na projednávání této Poslanecké sněmovny, abychom mohli vyřešit financování zařízení vyžadujících okamžitou pomoc právě pro týrané děti. Děkuji vám. Já vám také děkuji, paní poslankyně.